Tento nástroj bude možné plně využívat zejména v příštích letech. Prozatím tak má Rada možnost průběžně sledovat výdaje České televize, především na základě veřejných registrů.

Problémem je vážná pochybnost o nezávislosti auditora.

Generální ředitel České televize...

Čas. Uplynul vám čas.

Všichni kradnú...

Já se proti tomu ohrazuji.

Tam také není.